Ten třetí pozměňovací návrh má číslo 1804.

První bod je obecně podpora potravin, které budou obsahovat nízké množství alergenů, a vývoj těchto potravin.

Toto je zcela v gesci Ministerstva zemědělství.

Samozřejmě třetí ministerstvo, které se do toho musí zapojit, kterému ale nenavrhuji navýšení rozpočtu, za což se panu ministrovi omlouvám, je Ministerstvo zdravotnictví, protože málo platné, to, jak by měla vypadat zdravá výživa, je v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Myslím, že kolegové lékaři, kteří tady jsou, by to potvrdili.

Končím tím, že bych vás chtěl pozvat na seminář, který je zaměřený na celiakii, který pořádá zdravotnický a zemědělský výbor společně. Bude v příštím týdnu a všechny vás tam zvu. Také děkuji. Než dám slovo panu poslanci Skopečkovi, přečtu jednu omluvu. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem se také k tomu slovu dostal při projednávání nejdůležitějšího zákona roku, o čemž úplně nesvědčí ty prořídlé řady Poslanecké sněmovny a za mnou i vlády, ale čest výjimkám, které tady dneska sedí.

Myslím si, že Ministerstvo financí by mělo zajistit efektivnější výběr daní nikoliv soustavným zvyšováním rozpočtu institucím, které kontrolu a výběr zajišťují, ale výrazným zjednodušením daňového systému a snížením daňové zátěže.

Úsporným opatřením by měla odpovídat podle mého názoru redukce počtu zaměstnanců.

Není tedy obhajitelné, aby ve funkční demokratické společnosti s vyspělým právním systémem docházelo k průběžnému navyšování počtu zaměstnanců tohoto úřadu a k dalšímu navyšování objemu vyplácených prostředků na jejich platy. Počet zaměstnanců úřadu by měl být redukován a v důsledku této redukce by mělo dojít k úspoře fixních nákladů.

Z výše popsaných důvodů není v současnosti potřeba taková kapitálová investice.

Podle mého názoru by Úřad vlády měl také dbát zodpovědného hospodaření a v době stabilního ekonomického růstu se snažit výdaje efektivně snižovat a nikoliv je navyšovat.

Prvním z nich je snaha snížit o částku 1 mld. korun výdaje kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí, a to ve výdajovém bloku ochrana klimatu. Tady si myslím, že je potřeba říct, že péče o životní prostředí je jistě záslužná věc, ale podle mého názoru nedává smysl zvyšovat tyto prostředky o 1 mld. korun oproti minulému období v době, kdy je potřeba dostávat rozpočet do vyrovnaného stavu a myslet spíše na horší časy. Navíc se předpokládá mírně vyšší výnos z prodeje emisních povolenek, a jak říkám, nevidím smysluplné tuto kapitolu takto razantně navyšovat.

Druhým výdajem, který navrhuji snížit, je v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství výdajový blok ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost, a to o částku 1 mld. korun, opět znovu posílit díky tomu kapitolu Státní dluh, obsluhu státního dluhu.